Aby restriktivní opatření byla ohleduplná ve vztahu k dopadům, které mohou mít.

Zda ten program není příliš byrokratický, ty podmínky nejsou příliš omezující.

Takže tolik můj návrh usnesení.

Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Výborný. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Když se podíváme na tvorbu státního rozpočtu, tak to bohužel tak často působí. Žádný ministr kultury to v tomto smyslu nemá jednoduché a já myslím, že je potřeba i v této situaci, kdy se tady trošku selektivně řeší, který segment veřejného života, společenského života bude teď nějakým způsobem limitován v důsledku vládních opatření proti covidu, tak se kulturní obce zastat.

Ale ministr kultury Zaorálek ještě v minulých dnech velmi důrazně připomínal skutečnost a fakt, že to nejsou kulturní instituce, kde by se šířil COVID19, že tam naopak a že to je doloženo čísly to šíření je naprosto minimální. Přesto dneska slyšíme, že i na oblast kultury ty dopady budou velmi razantní.

A pokud tady dojde k dalším restriktivním opatřením, tak si myslím, že je potřeba skutečně na to být připraven, nereagovat ex post, ale i dopředu, s jasnými termíny, s jasnou možností finanční kompenzace kulturním institucím. Děkuji. Pan ministr chce reagovat. Prosím.

Oni mají problém s tím, že mají ušlé zisky. A to je samozřejmě ten problém, který tam vzniká. To znamená naformulovat to tak, aby se to dalo něčím hmatatelným podložit, není vůbec triviální záležitost, pracuje se na tom už několik dní, možná dokonce i týdnů, a přibližně v polovině října by se to mělo spustit.

A není to krok, který se děje jenom v České republice, úplně stejně reagovalo třeba i Německo. Teď ale jenom cituji to, co říkal pan ministr zdravotnictví. Děkuji.

Prosím. Děkuji za slovo.

A to je jeden způsob, jak zvýšit důvěru, že ta opatření jsou důležitá a potřeba. Stejně tak co se týče toho zpěvu, koncertů a podobně, tak je samozřejmě v dnešní situaci už jasné, že mnohé ty nákazy nemají zjištěný způsob přenosu, ale tam, kde to zjištěné je, to přinejmenším můžete použít jako konkrétní podpůrné argumenty.

A nakonec to dodržování je to, o co by vám mělo jít nejvíce.